Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C. Je to pozměňovací návrh kolegy poslance Kudely, který zní, že úřad po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyhradí pro Český rozhlas kmitočty umožňující provozování rozhlasového vysílání v rozsahu stanoveném v zákoně o Českém rozhlasu. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? V něm se jedná o to, že navrhovaná změna právní úpravy obrací základní princip. Nově bude nutný aktivní, to je vědomý úkon spotřebitele, který musí vyjádřit svůj souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích E1 až E3 společně jedním hlasováním.

Stanovisko hospodářského výboru negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní obrátím vaši pozornost k hlasování o pozměňovacích návrzích E4 a E5 společně jedním hlasováním.

V pozměňovacím návrhu E5 se praví, že zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s některými výjimkami, které nabývají účinnosti dnem po dni zveřejnění rozhodnutí Komise ve věci veřejné podpory o tom, že všechna opatření uvedená v těchto ustanoveních nejsou veřejnou podporou. Stanovisko hospodářského výboru je k těmto dvěma spojeným hlasováním negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko hospodářského výboru je negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko hospodářského výboru je pozitivní. Pan ministr?

Děkuji vám. Další návrh?

Stanovisko hospodářského výboru je pozitivní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy.